Takto stát začal systematicky a plánovitě vytvářet nepřátelské prostředí a snažil se znepříjemnit podnikatelům činnost. EET je systém permanentní kontroly činnosti živnostníků, kterou si sami živnostníci sami na sebe mají zajišťovat a zároveň platit.